Děkuji za slovo.

Zkrátka by mě zajímalo, jaké důsledky, jestli si to vláda uvědomuje, bude mít tento zákon a jiné zákony. To neříkám, že jsem proti ano, já jsem pro, podporujme maminky s dětmi.

No zvýší se daně.

Co naši živnostníci, kterým už rok slibujete, že otevřete živnosti?

Paní poslankyně Kateřina Valachová s faktickou poznámkou. Kolegové, jenom skutečně velmi stručně.

Takže to je první věc.

My v tuto chvíli pomáháme rodičům dětí pouze do 10 let, pouze do 10 let. Takže myslím si, že rodiče si zaslouží pomoct, věřme v jejich odpovědnost, že slaďují svůj rodinný a pracovní život, využívají střídání na ošetřovném. A uvědomme si, že rodiče školy nezavřeli.

My jsme se o to snažili, a prosím, dejme jasný signál, že na rodiny s dětmi všichni myslíme, jak poslanci, tak zaměstnavatelé, tak firmy, a chceme rovnováhu. Děkuji. Prosím, máte slovo.

Já myslím, že to je, dámy a pánové, jasné. Ale prosím vás, samozřejmě že klíčové je to, co řekl, prostřednictvím předsedajícího, Honza Bauer.

Vyčerpané jsou jak nemocnice, tak ti lidé v nich, ale samozřejmě i podnikatelé, protože všichni jedou na hraně.

Už dva roky nechcete to slyšet. Takže je tady potřeba udělat samozřejmě i některé kroky, které povedou k tomu, že zdravotnictví ještě udržíme ty tři měsíce, než doufejme se proočkujeme ono to nebude asi tři měsíce, ale ještě déle.

A je to důsledek toho, co jste tady udělali. Já jsem pro to nehlasoval, já jsem vás před tím varoval, a nechtěli jste to slyšet. Ale ty důsledky si ponesete vy.

Tak, já jsem trpělivost sama dneska. Poprosím o dodržování času k faktické poznámce. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Jan Bartošek. Vaším prostřednictvím, panu poslanci Juřičkovi.

A já plně respektuji a rozumím požadavku podnikatelů, protože samozřejmě lidi musí být motivováni, aby se vyplatilo do práce chodit, ale těch 80 % považuji za poměrně přijatelný kompromis. Jsem přesvědčen, že tento krok je vstřícný v tom, že respektuje podnikatele a současně nevystaví sociální tísni rodiny. Věřte, že skutečně ta doba není lehká pro řadu rodin, je složitá v tom, aby dokázali přežít.